Co bude obsahem této úpravy? Pokud tři roky před účinností zákona je tato exekuce vedena zcela bezvýsledně, tak dojde k výzvě ke složení zálohy.

To znamená, všichni zainteresovaní tady budou mít nějaké beneficium. Exekutor dostane 30 % nákladů z něčeho, co by pravděpodobně nikdy nevymohl, protože ty exekuce jsou vedeny tři roky naprosto marně, věřitel také nebude zcela upřen na svých právech, to znamená, dostane 30 % slevou na dani z příjmu, a zároveň ta exekuce, která systém skutečně teď plně zahltila, bude ukončena.

Všechna další už by byly zastavována bez náhrady exekutorovi. Tolik tedy tato věc.